Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové. Krátká reakce na kolegu Stanjuru vaším prostřednictvím, pane místopředsedo.

Vy jste se ptal, proč nyní sociální demokracie podpoří zvýšení slevy na poplatníka.

A druhá věc, že ti bohatší si prostě přijdou na více peněz. A ty nůžky se prostě budou rozvírat, to je neoddiskutovatelný fakt.

Paní poslankyně Valachová je na řadě, poté pan předseda Stanjura, stále faktické poznámky.

A my sociální demokraté se ptáme, kde na to vezmeme, kde máme ty příjmy. Opravdu, svět se zbláznil, souhlasím. A ještě, pokud nás poslouchají živnostníci a malí podnikatelé.

Děkuji. Pan předseda Zbyněk Stanjura, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

Moje otázka zněla, proč jste změnili názor. Druhá věc. Já vám doporučím, podívejte se na web Poslanecké sněmovny, najděte si naše pozměňovací návrhy ke všem bývalým rozpočtům v tomto volebním období, tam najdete zhruba 40 až 50 mld. navržených úspor každý rok.

A jiný ne. To jsou desítky miliard. Podívejte se, jak rostou výdaje na zaměstnance státu, nekontrolovatelně. A svět, pokud říkáte, že my podporujeme solidaritu a sociální cítění, já vám tvrdím dlouhodobě, že to je tradiční konzervativní pravicové téma. My jsme sociálně zodpovědní a vy jste socialisté.

A za druhé. Protože v programovém prohlášení vlády je zrušení superhrubé mzdy a my jsme očekávali, že vláda předloží návrh, který je v programovém prohlášení, to znamená daně 19 a 23.

Je to strašně jednoduché. Budeme nyní pokračovat ve vystoupení poslanců v obecné rozpravě, a to těch, kteří mají přednostní právo. Jenom aby bylo jasné, jak budeme postupovat. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já jsem přesvědčen, že daně jsou nástroj státu, jsou nástroj prosperity, ale také sociálního smíru a solidarity.

Kdyby se stát chtěl starat zodpovědně o svůj budoucí rozpočet, o podnikatele a o lidi, tak je tento zákon projednáván v Poslanecké sněmovně v úplně jiný čas a v úplně jiné době než šest týdnů před začátkem nového kalendářního roku, kdy stát přichází směrem k podnikatelskému sektoru šest týdnů zhruba před 1. lednem a mění daňové podmínky v podnikatelském sektoru. Je třeba si na rovinu říct, že jestli chceme podporovat podnikatele, tak daňový systém má být předvídatelný a v řádném legislativním procesu. Čeho jsme byli svědky? Že vláda předložila návrh zákona a do něj doputovaly pozměňovací návrhy v řádu desítek miliard.